První, všude osadit značky. Zákaz předjíždění.

Teď se bavme o tom, co je lepší a co je výhodnější pro dopravu a pro plynulost. Prostě to nefunguje. A jestliže nešťastně zvolit devadesátku v projednávání tohoto zákona asi problém byl, ale prostě je to o diskusi nad tímto problémem, který tady máme. Další faktickou poznámku, pan poslanec Běhounek.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ministři, kteří jste přítomni , naprosto věcně. Já si myslím, že zkušenost nějakou mám, tak jsem to s policií řešil. Kam ho odvede? To znamená, že ho akorát zablokuje. To je ten problém, který stále omíláme.

Další faktickou poznámku, paní poslankyně Procházková. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Já vám řeknu příklad z vlastní zkušenosti. Několik měsíců jsem dostávala dopisy, upozornění, pokuty, až jsem to zaplatila. Víme dobře, že tyhlety problémy na dálnicích dělají především zahraniční řidiči. Zahraniční! Chovají se tady velmi nedobře. A posílají vám to tak dlouho, dokud to nezaplatíte. Další faktickou poznámku, pan poslanec Válek. Děkuji, pane předsedající.

Asi to tak je.

Tak ještě jednou prosím ministra vnitra, ať nám dá analýzu přestupků, které dálniční policie považuje za prioritní a nejvíce ohrožující provoz na dálnici, jak je řeší a jakým způsobem se k nim staví. Analýzu přestupků.

Tak co se prakticky změní?

Z mého pohledu jako řidiče nic. Další faktickou poznámku, pan poslanec Svoboda. Děkuji za slovo. Dovolte, pane předsedající, abych se vaším jménem obrátil k předkladatelce. Má otázka je velmi jednoduchá. Co se stane, když přijmeme zákon tak, jak ho navrhujete? Jak bude vymáhat tu pokutu? Jakou máte představu o tom, že tento zákon ten problém vyřeší? Sama říkáte, že ten problém vzniká proto, že nemáme možnost řidiče postihovat, pokutovat. Jak tento zákon to změní, abychom tu možnost měli?

Už ne. Takže v tomto okamžiku nemám další přihlášky do obecné rozpravy.

Ještě tedy jdete?

Tak prosím, máte slovo.

Dneska máme zákaz předjíždění na vybraných úsecích a sami předkladatelé říkají, že to nejsme schopni vymáhat.

Končím obecnou rozpravu. Máte zájem. Pan zpravodaj má zájem. Paní poslankyně, prosím vás.

Děkuji. Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Zagonguji. Přihlaste se prosím všichni svými hlasovacími kartami.

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení k dopracování? Kdo je proti vrácení k dopracování?

Návrh na vrácení byl zamítnut. Následně tady mám návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Kdo je proti zamítnutí?